Prosím, pane zpravodaji, předneste nám usnesení.

Děkuji vám. Tak, děkuji, pane zpravodaji.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s Roční zprávou o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017.